A výdaje na spotřebu domácností mají být vždy vyšší, než je spotřeba vlády.

Co tomu brání?

Batoh, který se jmenuje dotace na obnovitelné zdroje.

Opakuji ještě jednou: patnáctkrát víc, než je tržní cena.